Výsledkem je tento kompromis, který všichni tito odsouhlasili.

Samozřejmě že pokud to bude delegovat na nějaké nižší funkcionáře, tak to bude doprovázet nějakou příslušnou metodikou.

Prosím, nechme to na tom policejním prezidentovi, nechme to na tom generálním řediteli Hasičského záchranného sboru. My jsme jim dali důvěru, aby ty sbory vedli.

A oni nejlépe vědí, jak a jakým způsobem tu metodiku naformulovat. Neumíme to a nedopadne to dobře. Ten zákon je stručný, jednoduchý.

Děkuji panu ministrovi vnitra. Omlouvám se, jak jsem se tady rozohnil, tak jsem zapomněl na jednu věc, která vyplývá z toho veta. Navrhuji zkrátit lhůtu na 30 dní. Ano, děkuji za návrh, padl v rozpravě.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, příslušníci bezpečnostních sborů, a omlouvám se za ten výraz, nemohou být normálními občany, protože mají práva a povinnosti, aby mohli plnit ty své důležité úkoly, které jsou dány zákony. Musíme na ně tímto prizmatem pohlížet. Mají specifické právní postavení, aby je mohli vykonávat, aby mohli dokonce zasahovat do práv jiných občanů. To se týká zejména policejních orgánů.

Proč dostávají policisté ty výsluhy? Právě proto, že jsou omezeni v těch právech s ohledem na to, jaké je jejich postavení v rámci bezpečnostních sborů. A to je velmi nebezpečná věc.

Ještě faktická poznámka paní poslankyně Černochové.

To znamená, že s kým si to pan ministr bude projednávat, je jeho věcí. Předpokládám, že to bude projednávat právě s těmi služebními funkcionáři a s těmi manažery, kteří u policie jsou. Nechtěla jsem, abychom tady lidovou poslaneckou tvořivostí dávali taxativní výčet. Pane místopředsedo vlády, máte slovo. Já jsem to s nimi projednal. Projednal jsem to s vedeními bezpečnostních sborů a s odboráři a toto je výsledek. Toto je výsledek kompromisu a dohody s vedením bezpečnostních sborů a s jednotlivými odborovými organizacemi. Děkuji. Máme další faktické poznámky. Bavili jsme se o tom, že by součástí toho návrhu měl být nějaký katalog činností, u kterých nebudou policisté ve střetu zájmů. Nevím, jestli jste tento katalog činností, pane ministře, projednával se služebními funkcionáři.

Zmiňovala jsem tady ekonomické poradenství, daňové poradenství. Mně nevadí publikační činnost, pedagogická, překladatelská, správa vlastního majetku, správa střelnice, komisaři, instruktoři tam pravděpodobně je minimální riziko toho, že by se tito lidé někdy dostali do střetu zájmů. Myslím to dobře, protože pokud tady takový katalog činností nebude, tak se, pane ministře, dostanete do situace, že to, co povolí jeden služební nadřízený jednomu policistovi, tak v případě, že se jiný policista na opačném konci republiky toho samého bude dožadovat a neuspěje, tak to podá k soudu a vy ty soudy budete, pane ministře, s největší pravděpodobností prohrávat. Protože ten soud řekne, že nemůže být jeden policista diskriminován, když druhému něco podobného bylo povoleno.

Děkuji, pane předsedající.